Dámy a pánové, děkuji za slovo. Někdo je ten, kdo chrání ty pacienty, a někdo je ten, kdo je nechrání. Já jenom říkám, že ten výstřel je prostě veden špatným směrem. Dám příklad. Tuším, že to je v zákoně o spotřebitelském úvěru, kde je jasně napsáno, co všechno musí obsahovat reklama na úvěr. Protože dřív se to také zneužívalo. Prostě se tam dala úroková sazba. Všichni víme, úroková sazba může být nula, a ten člověk se pak nedoplatí. Takže tam musí být dneska výše RPSN, výše měsíční splátky, musí tam být, kolik ten člověk přeplatí.

Já s tím, co říkali moji všichni předřečníci z klubu hnutí ANO, souhlasím, ale ať se to řeší někde jinde, ať se to řeší směrem k tomu zadavateli. Ať ten má nějaké povinnosti. On může zkontrolovat, jestli zadavatel dodržel všechny zákonné předpoklady, to ano.

Dobré poledne, vážené paní kolegyně, páni kolegové, členové vlády. Budeme pokračovat, a to další faktickou poznámkou pana poslance Válka. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedo.

A řeknu velmi stručně důvod. Všichni znáte reklamu na Wobenzym. Nevěřím tomu, že se nám to povede. Trochu se bojím, že budeme mít naprosto rozdílné názory, a někteří z nás velmi agresivní.

To znamená, jistě že to může být teoreticky bohulibý zámysl, ale prakticky nerealizovatelný.

Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené dámy, kolegyně, vážení pánové, vážená vládo, přeji vám hezký den. Tady je, pěkně prosím, potřeba rozlišit tvorbu a kvalitu reklamy a parametry reklamy, které jsou u nás samozřejmě jasně vymezeny tiskovým zákonem a vůbec souborem nějakých zákonů a nařízení, a kvalitu a parametry výrobku.

To je dnes běžné. Nemůže. Škoda, že to nemůže být tématem pro volební, tedy tzv. volební, tedy mediální výbor, protože si myslím, že jemu by to příslušelo. Ale prosím, nesměšujme tyhle dvě věci. Nám jde právě o ochranu spotřebitelů. Děkuji. To byla poslední faktická poznámka.

To musí ale padnout v rozpravě.

Jako první je přihlášený pan poslanec Dvořák. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Chci se přihlásit s pozměňovacím návrhem k vládnímu zákonu o léčivech, sněmovní dokument 207. Bližší zdůvodnění je pak uvedeno přímo v tom sněmovním dokumentu. Děkuji panu poslanci Dvořákovi. Mám tady faktickou poznámku. Prosím, má přednost, ale uvědomujeme si, že faktická poznámka slouží k reakci na vystoupení, nikoliv k přesunu přihlášených v rozpravě.

Děkuji za slovo.

Děkuji. Pan zpravodaj se hlásí. Děkuji, pane předsedající.